Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím eviduji pana poslance Rykalu s náhradní kartou č. 6.

Chci se zeptat, zda někdo vznáší návrh na úpravu navrženého programu. Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k projednávání bodu tak, jak jsme si schválili.

Ještě pan poslanec Ondráček bude dnes hlasovat s náhradní kartou č. 11.